Pan ministr definice připomněl genetický materiál, genetické zdroje. Zmínil pojem sbírky. Ovšem nejmenoval něco, co je poměrně velmi zajímavé pojem tradiční znalosti související s genetickými zdroji, což jsou tradiční znalosti, které vlastní domorodá nebo místní společenstva, která mají význam pro využívání genetických zdrojů.

Takže to je něco, co skutečně je podle mého názoru problémem.

Takovou genetickou sbírkou třeba mohou být různé plemenné jednotky.

Já jenom připomenu ještě jednu věc.

Tady si myslím, že by se ničemu nepomohlo.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Do diskuse se hlásí pan poslanec Kubíček. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vám děkuji. Dovolte mi přečíst omluvu.

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Děkuji za ty dotazy.

Nicméně z těch informací, které samozřejmě mám, mohu potvrdit, že ta registrace není povinná. Ona je opravdu dobrovolná. Ale v případě, že registrovat nechce, tak nemusí a nebude v tu chvíli sankcionován.